Děkuji za slovo.

On se omlouval, dneska znovu lže. Takže já nemám k tomu co říct. Takže já vám k tomu asi těžko něco řeknu. Zkuste se obrátit na zakladatele vaší strany.

Žádám, aby došlo k co nejdřívějšímu náležitému a řádnému prošetření uvedené ekologické havárie.

samozřejmě, celá síť médií! zneužívána, a stává se tak součástí politického boje a to vy tady děláte, protože ta interpelace je úplně nesmyslná tak se stává součástí politického boje při nerespektování základních zásad právního státu spojeného s šířením nepravdivých, vykonstruovaných a zcela účelových informací.

Vy samozřejmě toto interpelujete, všichni víme proč. Takže já k tomu nemám co říct. A interpelujte prosím pana Hamáčka, nech to už konečně vyšetří, co tam dělají tři měsíce. Děkuji.

Vy jste předsedou vládu, v jejímž složení máte i ministra životního prostředí já podtrhuji to životního prostředí , a tento ministr životního prostředí, který je už, pokud se nepletu, šestým rokem v této funkci, je tudíž zodpovědný zcela jistě politicky i za další úřady, které pod jeho ministerstvo spadají. Jeden z těch, které tady v té kauze mají svou jasnou úlohu danou i zákony, je Česká inspekce životního prostředí. Nese za to tudíž politickou zodpovědnost.

Děkuji za dodržení času. Pan premiér bude odpovídat.

Takže všichni to vyšetřují. Hnutí ANO má ve Zlínském kraji nového skvělého koaličního partnera.

Interpelujte Hamáčka, nech policie konečně to vyšetří.

Děkuji, pane místopředsedo.

A to je vše.

Za druhé, za co přesně vám mám děkovat? Věznice je, byla a podle všeho i bude majetkem státu.

Čas, pane poslanče.

Děkuji za slovo. Znovu to zopakuju. Vždyť město bylo vlastníkem té věznice. A paní předsedkyně okresního soudu, půl roku jsme s ní jednali, než konečně souhlasila.

Opakovaně jste to odmítli!

Nic zkrátka.

A můžu znovu zopakovat, kdyby nebylo mě, tak v životě se s tím nic nestane. A to, že tam bude Muzeum totality, ano, můžou všichni poděkovat hlavně Babišovi, který to prosadil.